Stanovisko? Zahájila jsem hlasování.

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování číslo 272, bylo přihlášeno 171 hlasujících, pro 71, proti 88. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh?

Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh?

Návrh byl zamítnut. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti?

Stanovisko? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování.

Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 284, přihlášeno 171 hlasujících, pro 70, proti 92. Návrh byl zamítnut. Technická?